To hlasováno bylo, mohla se vyjádřit hlasováním o námitce, že je proti takovému postupu, to je její plné právo, a pak se jde dále k hlasování podle jeho výsledku. Námitka přijata byla většinou.

To znamená, ano, pan předseda Michálek mohl hned poprvé formulovat svoji námitku, respektive stížnost k hlasování asi o něco lépe, to je pravda, to uznávám, protože on nejdříve řekl jenom, že nefungovalo hlasování, neřekl, jak vyšlo na sjetině, ale pak to upřesnil.

Prosím, paní předsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo, já... Já s přednostním právem se domnívám, že mohu vystoupit, pane místopředsedo.

Já si myslím, že jestli pan předseda Michálek hlasoval proti nebo se zdržel, je úplně jedno, nemá to vůbec žádný vliv na výsledek toho hlasování, a každý z nás tedy i on si odpovídá za míru trapnosti, kterou tady předvádí. Můj další postup bude následující. Pro pořádek říkám jestliže na sjetině výsledek neodpovídá vůli poslance a je úplně jedno, jestli se zdržel nebo byl proti, ale neodpovídá to jeho vůli má právo zpochybnit hlasování, a není to jedno.

Kdo je proti?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Omlouvám se, přehlédl jsem vás, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Ano, říkal jsem na začátku, že zpochybňuji hlasování, že jsem mačkal na hlasovací zařízení, a toto hlasovací zařízení nereagovalo, takže jsem nemohl projevit svoji vůli. Dobře. Potřetí, zpochybňuji hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zpochybnění hlasování? Kdo je proti?

Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas. A já tedy budu opakovat hlasování. Požádám vás o opětovné přihlášení a případné sdělení, zda někomu nefunguje hlasovací zařízení.

Vypadá to, že počet přihlášených se ustálil, já tedy ještě jedno zopakuji, o čem dám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti?

Tento návrh usnesení byl zamítnut. Než tedy budu pokračovat, chci se zeptat, zda někdo zpochybňujete hlasování, nebo mohu pokračovat? Vypadá to, že nikdo nezpochybňuje hlasování, a v tom případě se vrátím k bodu, který jsem měl otevřený. Ministryně obrany Jana Černochová odpověděla i na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci Ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 364.

Pokračujeme tedy v rozpravě. Prosím, máte slovo.

Dobře, já tedy přerušuji tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně Jany Černochové. Dále předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Jany Pastuchové ve věci